Taky jste podrazili voliče, taky jste na to pak zapomněli.

Naopak SPD drží konzistentně názory a my trváme na tom, aby to tam bylo.

Tady původně bylo řečeno, že debata nad tímto zákonem, protože je tady všeobecná shoda, bude prý pár minut, že všichni chtějí podpořit slušné pracující lidi.

Stoupají ceny, stoupají náklady, stoupají ceny potravin.

Je to důležité!

Je to tak!

Máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych si dovolil, vaším prostřednictvím, zareagovat na svého předřečníka kolegu Okamuru. Tak za prvé: Když se podíváte tady na tu tabuli, tak je tam přesně nula přihlášených do rozpravy. Kdybyste to vy tady neobstruoval, tak už se dávno hlasovalo. To za prvé. A za druhé, ano, váš návrh, který ve vaší populistické válce proti nepřizpůsobivým hází do jednoho pytle invalidní důchodce a lidi s duševním onemocněním a způsobí jim veliké příkoří, je paskvil, to jste řekl dobře, a samozřejmě proti němu bojujeme zcela v souladu s jednacím řádem této Sněmovny. Děkuji za pozornost.

Já se všem omlouvám, protože jsem všem slíbila, že to bude trvat pět minut. Dostali jsme přednášku o rodinné politice. Projednávání trvalo osm měsíců, teď se všichni ohánějí tím, jak ten zákon chtějí, tak prosím, dokažte to hlasováním.

K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Přednesu návrh usnesení.